Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás požádala o zařazení nového bodu na program této schůze, totiž bod, který by se jmenoval Financování projektů z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Tehdy totiž proběhla schůzka, která se uskutečnila v prostorách vyhrazených hnutí ANO v českém Parlamentu, a právě na ní se podle zjištění serveru neovlivní. cz odehrála debata ohledně čerpání peněz z dotačního programu operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to ve výši 120 miliard korun. Místopředseda představenstva Agrofertu Petr Cingr následně napsal dopis náměstkovi ministra průmyslu Tomáši Novotnému a intervenoval za zvýšení hranice čerpání eurodotací pro velké firmy, a to na 40 % alokace první výzvy místo původně Bruselem požadovaných 20 %. Ministerstvo průmyslu potvrdilo, že náměstek Novotný tento návrh následně skutečně prosadil. Cingr dopis nepodepsal jako manažér Agrofertu, který bude z dotací těžit, ale zaštítil se funkcí prezidenta Svazu chemického průmyslu.

Ministerstvo financí tento projekt spolu s dalšími 11 nepředložilo Evropské komisi k proplacení. Jedná se o projekty v celkové hodnotě přes 161 milionů korun.

Reálně hrozí, že Česká republika tyto peníze nedostane a dotace pro Agrofert a firmy tohoto holdingu zaplatí daňoví poplatníci.

Z kraje roku kvůli tomu na řadě českých úřadů proběhla auditní mise. Původně měly být závěry poslané do Česka už v polovině května. Proto došlo k prodloužení lhůty. Konec lhůty pro zpracování návrhů zprávy nyní připadá na 14. června tohoto roku. Pokud si tedy Evropská komise vyžádá další podklady, bude běh lhůty opět přerušen a já si myslím, že přesto bychom neměli otálet a čekat, protože je to i výsostně politická otázka. Ve chvíli, kdy dojde k proplácení, nebo dochází k proplácení dotací nikoliv z evropských fondů, ale ze státního rozpočtu, tak už si myslím, že bychom se tím zabývat měli a měli bychom jasně přijmout usnesení, které uloží vládě, aby zastavila takovéto proplácení dotací, případně abychom si vyžádali analýzu, na základě čeho jsou tyto finanční prostředky propláceny a jakým způsobem se může následně zachovat Ministerstvo zemědělství, ale třeba i celá vláda v tom smyslu, aby požadovala tyto peníze zpět od těch firem, které na tyto projekty už peníze dostaly proplaceny.

Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Proto si vás opětovně dovolím požádat o pevné zařazení. Jde o druhé čtení tohoto zákona. Nemělo by se jednat o dlouhou diskusi a bylo by dobře tento zákon posunout dál. Děkuji mnohokrát.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím si, že by byla škoda, kdybychom kvůli němu nestihli zákon o místních poplatcích, který je velmi důležitý pro samosprávy.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych požádala o pevné zařazení bodu číslo 235 návrhu pořadu Informace vlády o ochraně klimatu.

Jsou to dneska už přes dva měsíce, takže já vás prosím o to, abyste hlasovali pro zařazení tohoto bodu, abychom v tomto tématu pokročili. Děkuji moc. To byla poslední přihlášená do rozpravy. Ano, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.